To musí být ten, který hlasoval pro. Nebo byste mohl uplatnit námitku proti mému postupu, že jsem to neprohlásil za protinávrh, což samozřejmě možné je.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Fiala nový bod, a to na dnešek po pevně zařazených bodech s názvem Zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Teď pan poslanec Fiedler tam padlo veto. Takže pan poslanec Laudát navrhuje v modifikaci pana poslance Bendla, aby bod zněl Informace ministra životního prostředí Richarda Brabce, ministra dopravy Dana Ťoka a ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové ke kauze EIA.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat. Myslím si, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které byly vzneseny. Nikdo nic nenamítá. Je tomu tak. Tím pádem máme provedeny změny v pořadu schůze. Ale ještě předtím, než otevřu bod 9, se o slovo přihlásil pan předseda vlády.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne. Já jsem velmi pozorně poslouchal předcházející hodinovou diskusi o změnách programu stávající schůze Poslanecké sněmovny. Musím říci, že v některých bodech byla hodně procedurálně nesrozumitelná, na druhou stranu v jiné části silně připomínala bod Interpelace na členy vlády. Já se cítím těmito interpelacemi osloven.

To je první velké téma, ke kterému se chci jednoznačně, ale stručně vyjádřit. Druhé téma je otázka posuzování vlivu na životní prostředí, to je ona zkratka EIA, jak zde byla zmíněna. Za prvé. Já jsem přesvědčen o tom, že nelegální migrace do Evropy musí být zastavena. Nemáme mnoho času. Ta čísla za první dva měsíce z hlediska příchodu nelegálních uprchlíků do Itálie a Řecka jsou sedminásobná ve srovnání s loňským rokem. Není možné si představovat, že samovolně, bez toho, aniž bychom dohodli jasné řešení, se migrační tlak na Evropu sníží. Jenom připomínám, že cílem této migrace je střed Evropy, že jsou to země, jako Německo, Rakousko, které se nachází v bezprostřední blízkosti České republiky. Jenom připomínám, že Česká republika je okrajovou zemí migrace, nicméně problém je problémem celé Evropy. Vláda bude postupovat tak, abychom podpořili všechny efektivní kroky k zastavení nelegální migrace. Já jsem velmi rád, že včera jednání lídrů Evropské unie potvrdilo, že západobalkánská trasa je uzavřena pro nelegální migraci. Vyslali jsme jasný signál, že nemá žádný smysl, aby se lidé snažili dostat z Turecka nebo dalších zemí do Řecka, protože z Řecka už dále prakticky pokračovat nemohou.

To je myslím jedna důležitá věc, která včera byla konstatována. Současně vás chci informovat, že se podařilo v uplynulých dnech a hodinách překonat poslední výhrady ze strany Turecka a byla spuštěna speciální operace Severoatlantické aliance, která je ve vodách Egejského moře zaměřena na zásah proti pašerákům lidí. To znamená, že to, co se nedařilo dlouho dohodnout, je v tuto chvíli realitou a NATO se přímo angažuje v rámci boje proti pašeráckým sítím a přímo monitoruje situaci v oblasti mezi Řeckem a Tureckem. Takže balkánská migrační trasa je v zásadě uzavřena.

Počet uprchlíků se pohybuje denně mezi tisícovkou až dvěma tisícovkami. To je velké množství. Včera bylo zasedání lídrů Evropské unie informováno o novém návrhu ze strany Turecka. Tento nový návrh ze strany Turecka znamená, že by Turecko v příštích dnech od okamžiku, kdy se na tom dohodne s celou Evropskou unií, začalo brát z Řecka všechny nelegální uprchlíky. To je klíčové řešení. To znamená absolutní navracení nelegálních uprchlíků, kteří nelegálně překročí řeckoturecké hranice. Pokud by došlo k této dohodě a k této realizaci, tak to znamená, že se migrační problém přesouvá na vnější hranici Evropské unie a za vnější hranici Evropské unie. Já myslím, že tohle je správný směr. Když jsme tady opakovaně v Poslanecké sněmovně vedli debatu o tom, jak řešit migrační krizi, tak řada z vás říkala, že je potřeba ochránit vnější hranice, je potřeba tam zajistit zákonný režim, je potřeba navracet uprchlíky a je důležité, aby problém byl řešen před vnějšími hranicemi Evropské unie. K tomuto řešení po včerejšku směřujeme. Dohoda ale hotová není. Já jsem patřil mezi ty představitele členských zemí, kteří vyjádřili velké překvapení nad tím, že bychom měli okamžitě ten samý večer, v řádu několika desítek minut, nebo v řádu několika hodin souhlasit s návrhem dodatku dohody s Tureckem, aniž by tato věc byla důsledně analyzována a aniž by se jednotlivé vlády k této záležitosti mohly v příštích dnech vyjádřit. Navrhl jsem postup, ke kterému se nakonec přidala velká část a nakonec i tedy celé setkání hlav států Evropské unie, že jsme včera pouze přivítali tento návrh turecké vlády v obecné rovině a současně jsme pověřili stálého předsedu Evropské rady Donalda Tuska, aby pokračoval v jednání s Tureckem a na příští jednání Evropské rady, které už bude za týden, to znamená příští čtvrtek a příští pátek, aby Donald Tusk předložil finální připravený a projednaný návrh s Tureckem, který by zahrnoval otázku navracení uprchlíků z Řecka do Turecka, protože bez navracení uprchlíků z Řecka do Turecka bude mít Řecko vážný humanitární problém. Jestliže byla zastavena balkánská trasa, a je to dobře a je potřeba, aby balkánské státy vytrvaly, tak se budou uprchlíci hromadit v Řecku, aniž by tam měli jakoukoliv perspektivu, a je potřeba Řecku pomoci.